Tyto příznaky sice většinou nejsou způsobeny zhoubným nádorem, protože jsou běžnými projevy jiných onemocnění, ale není dobré je podcenit.

Takže co můžete pro sebe udělat? Kouření, to je jasné.

Je aktuálně místopředsedou výboru České hepatologické společnosti, několik let byl jeho předsedou. Játra jsou životně důležitým orgánem, který je centrálou látkové přeměny metabolismu. Zhoubné nádory jater se od ostatních onkologických onemocnění v mnohém liší.

Samovyšetření zde bohužel možné není. Podobně jako u jiných nádorů naopak platí, že pokud již dojde k rozvoji příznaků, jedná se o pokročilé onemocnění, kdy možnosti úspěšné léčby jsou velmi omezené. Základem prevence je pečlivé sledování pacientů s jaterním onemocněním.